Poslanecká sněmovna, která má kontrolovat nějakým způsobem vládu, je volená veřejností, občany, tak že bychom to tady ve Sněmovně měli projednat ještě po konci toho mezirezortu. Potom, co se tam vypořádají připomínky. Říkám vypořádají, neříkám, že všechny připomínky se mají zapracovat jako kladně, což pochopitelně nejde, když jsou jich tisíce a mnohé jsou v rozporu, tak to samozřejmě jako nejde.

Myslím si, že jsem tady už zmínil spoustu věcí, které tam máme. Tak jedním z těch cílů je, že by to tedy mělo být zaměřeno hlavně na nějaké menší a střední podniky a v perspektivních odvětvích, jak jsem říkal. Přijde nám, že tam je hodně projektů šitých na míru těm velkým hráčům, což a priori není nic špatného.

Aby stát komunikoval s těmi budoucími žadateli o dotace. S tím souvisí i to, že by vláda měla využívat průzkumy trhu a předběžné tržní konzultace.

Ale jak jste sám zmínil, tak máme i jiné evropské fondy, máme národní rozpočet a tenhle fond prostě není určený na placení mandatorních výdajů. V poslední řadě měl by být zohledněn určitě kromě té digitální a klimatické tranzice i nějaký sociální rozměr těch investic.

Nebudu určitě teď zmiňovat všechny, protože když bychom tady se všichni vyjadřovali ke všem těm komponentám, tak by to bylo asi dost nadlouho. Na to si myslím, že jsou třeba výbory.

na změnu těch existujících procesů.

Potřeba IT odborníků platí také v oblasti kyberbezpečnosti.

A například v infrastruktuře samozřejmě beton být musí.